Já nerad odvádím debatu od Ukrajiny, ale vidíte, že se tady probírá všechno. No, já ho nechci zpochybňovat. Tam samozřejmě každý víme, že zásadní věcí haagského tribunálu a zásadní vinou je, když vám dokážou, že jste Srb, a jste odsouzen. Všiml jste si toho, pane Polčáku? Promiňte, pane předsedající, prostřednictvím vás.

Škoda, že tady není pan někdejší ministr zahraničních věcí, který to všechno spískal, protože to byl on, který přesvědčil českou vládu, aby v rozporu s jejím usnesením, jejího parlamentu, uznali Kosovo. Byl to pan Schwarzenberg!

Děkuji. Další faktickou poznámku nemám, v tom případě s přednostním právem pan poslanec Mihola. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, musím říct, že poté už poměrně obsažné debatě jsem poměrně překvapen a zklamán vystoupením mnohých z vás kolegů.

S takovým pohledem na dění ve světě se domnívám, že se brzy můžeme obávat toho, že se prostě mapa světa opět brzy změní. Přitom nepatřím tedy k těm, kteří by viděli situaci na Ukrajině černobíle a vnitropolitické dění v této zemi dělili na to, že jedni jsou hodní a druzí jsou zlí. Říci si, že máme hodně vlastních problémů a starostí, což je sice pravda, a nestarejme se tedy o to, co stejně neovlivníme, nebo jen minimálně, považuji za rovněž nešťastné a hlavně, byť je to také možný postoj, podle mého názoru nehodné demokratické země, která je součástí Evropského společenství.

Zároveň však sdělilo, že se bude tvrdě zastávat práv Rusů ve světě, což je v pořádku, až po ten ruský přístup, protože s ruským přístupem můžeme s obavou očekávat další vývoj, zejména co se týká proruské části Ukrajiny a dalších zemí.

Něco málo o té problematice vím.

Také se obávám a velmi pečlivě se budu snažit zjistit, které argumenty volyňští Češi používají. Určitě bych to nezjednodušoval jenom na nějakou nestabilní situaci na Ukrajině.

Velké obavy, jak jsem říkal, z vývoje mají pochopitelně pobaltské země. Tady je třeba si uvědomit, že konflikt na Ukrajině může významně také posílit separatistické tendence v Evropě a ve světě, ať už ty viditelné, anebo ty latentní. Jestli chcete řešit věci jiné, které nesouvisí s projednávaným tématem, opusťte tuto místnost! Věc se mi jeví jako natolik vážná, že bych kromě jasného stanoviska Ministerstva zahraničí a vlády ČR uvítal, kdyby se jasně také vyjádřily příslušné výbory, zejména zahraniční a výbor pro obranu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. První je přihlášen pan poslanec Zavadil, druhý pan ministr Stropnický. Než vám dám slovo, pane poslanče, ještě bych rád omluvil předsedu Poslanecké sněmovny pana Hamáčka. Omlouvá se z pracovních důvodů na celý den. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já na rozdíl od svého předřečníka se domnívám, že většina tohoto parlamentu odsuzuje to, co se odehrálo na Krymu.

Je tam sice tedy určitý seznam jmen já to nekritizuji, já to jenom konstatuji je tam určitý seznam jmen.

Děkuji, pane poslanče. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Stropnický. Máte slovo, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, sice mi to trvalo, ale po čase jsem i já pochopil, že v řadě případů diskusních příspěvků jsem se ocitl spíš na předvolebním mítinku do eurovoleb. Ale to jsem říct nechtěl. Chtěl jsem říct to, že bych rád poděkoval té části opozice, která vládní politiku v tuto chvíli podporuje. Chtěl jsem říct, že jsou momenty, kdy je potřeba zapomenout na názorovou odlišnost v jiných oblastech a zapomenout na řevnivost a dopřát této Sněmovně, aby zazněla silným většinovým hlasem, a to je přesně tento okamžik. A jinak prostřednictvím pana místopředsedy bych jenom si dovolil malou poznámku k panu kolegovi Foldynovi, že veřejnost se na nás dívá. Já si myslím, že to je podcenění veřejnosti. Děkuji.